Dámy a pánové, prosím o klid.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Je to opět navýšení o částku 24 mil., tentokrát pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Horská služba. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Než zahájím hlasování, pan poslanec Feri k hlasování. Děkuji, omlouvám se. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji, pro záznam. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh je B86 pana kolegy Jana Čižinského a je to přesun v kapitole Ministerstva životního prostředí ve výši 40 mil. korun. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?